I tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 286/1, a znovu prosím pana zpravodaje, pana poslance Jaroslava Holíka, zpravodaje volebního výboru, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, ještě jednou dobrý den.

Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a nyní otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje, aby načetl návrh usnesení.